Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, mám pro vás zde jedno sdělení a chtěla bych vás informovat, že na základě rozhodnutí organizačního výboru je 54. schůze přerušena do pátku 10. března do 13 hodin.

Tuto schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 47 poslanců.

Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nyní ještě přečtu omluvy.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 58. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A nyní tu mám přihlášky s přednostními právy. Nejprve je přihlášen pan předseda Jakub Michálek, poté pan místopředseda Karel Havlíček.

Bude vystupovat? Má zájem o vystoupení? Vy máte také přednostní právo samozřejmě, ale písemné mají přednost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Proto samozřejmě podporujeme program této opoziční mimořádné schůze a proto pochopitelně podporujeme i zvýšení rodičovského příspěvku, i proto, že sami jsme již před rokem prostřednictvím naší poslankyně SPD Lucie Šafránkové podali svůj vlastní návrh, který by rodičovský příspěvek výrazně zvyšoval a který by rovněž do této části zákona o státní sociální podpoře zakotvil trvalý valorizační mechanismus, díky kterému by se napříště rodičovský příspěvek pravidelně každoročně zvyšoval v závislosti na růstu inflace a jeho výše by tak nebyla tolik závislá na libovůli jednotlivých vlád, a hlavně by naše rodiny s nejmenšími dětmi nebyly vystaveny nezájmu a aroganci asociálních vlád typu té dnešní Fialovy.

Děkuju moc.

A zdůrazňuji, že reálná inflace dotýkající se rodin s malými dětmi je vyšší než standardní průměrná inflace, protože ceny základních životních potřeb a nákladů mladých rodin, kam spadá hlavně bydlení, energie, potraviny, pohonné hmoty, dětské potřeby, léky a léčiva, tedy pokud je tyto rodiny pro své děti vůbec kvůli Fialově vládě seženou, či splátky hypoték rostou mnohem více a rychleji než ceny ostatního zboží a služeb, které se mladých rodin tolik netýkají. Celková míra inflace od tohoto posledního zvýšení rodičovského příspěvku už se nyní dotýká hranice 30 %, a bohužel, další vyhlídky nejsou kvůli neochotě a neschopnosti Fialovy vlády proti inflaci bojovat a snížit ji příliš radostné.

A navíc to ani nechce udělat, přestože to před volbami slibovala.